Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Prosím vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Hlásí se pan předseda Kalousek. Jen se táži, zda můžu nejdříve přečíst omluvenky, a pak vám dám slovo. Dobře, děkuji.

Také se dnes omlouvají členové vlády: místopředseda vlády Pavel Bělobrádek z důvodu zahraniční cesty, ministr kultury Daniel Herman z důvodu zahraniční cesty, ministr vnitra Milan Chovanec z pracovních důvodů, ministr zemědělství Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně z Ministerstva pro místní rozvoj Karla Šlechtová z pracovních důvodů a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty. Já vás požádám, abyste snížili hladinu zvuku, hlasitosti, abychom se slyšeli, protože zde máme přihlášené. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Promiňte prosím, opravdu jsem si ještě včera večer nemyslel, že požádám o mimořádné zařazení bodu jako prvního bodu dnešního jednání. Současně ujišťuji dopředu, že se nejedná o žádnou obstrukci, a ujišťuji, že jako předkladatel jsem nejenom přesvědčen, ale i slibuji, že tento bod nemůže trvat déle než dvacet, maximálně třicet minut. Ale pokládám za nesmírně důležité, aby Poslanecká sněmovna k tématu, které chci navrhnout, alespoň těch několik minut jednala a především přijala usnesení. Řada z nás, členů organizačního výboru, dnes ráno prodělala mírný šok, když se ze sdělovacích prostředků dozvěděla, že odpoledne odlétá do ruské Dumy s oficiálním souhlasem předsedy Poslanecké sněmovny pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip na pozvání místopředsedy ruské Dumy Železňaka, což je osoba, která je na seznamu nežádoucích osob Evropské unie i Spojených států pro svoji přímou účast na anexi Krymu. Ta záležitost se tady diskutuje déle než měsíc, protože skutečně pan Železňak panu Filipovi toto pozvání poslal, pan Filip měl ambici sestavit oficiální delegaci Poslanecké sněmovny a na organizační výbor byl předložen návrh, aby tato delegace odcestovala. Vzhledem k tomu, že řada členů organizačního výboru vyjádřila dopředu svůj zásadní nesouhlas s touto oficiální cestou, iniciovanou takovýmto pozváním od konkrétní osoby vůči konkrétní osobě, a řada klubů dopředu avizovala, že jejich účast v takové delegaci je naprosto vyloučená, došlo k tomu, že na organizačním výboru byl tento návrh stažen. Řada z nás na organizačním výboru byla informována, že návrh je stažen, o žádné cestě se nehlasuje, nebude, věc je vyřízena. Poté, a já nepochybuji o tom, že pan předseda Poslanecké sněmovny k tomu svůj mandát má, poté tedy došlo k tomu, že bez našeho vědomí, s obejitím organizačního výboru, pan předseda Poslanecké sněmovny podepsal tuto cestu osobně panu místopředsedovi Filipovi.